A proto, naproti jakoby aklamací, vláda zdravotníkům v nově schváleném valorizačním mechanismu nevykompenzovala ani historicky vysokou inflaci. Proto k navýšení platů zdravotníků nedochází ani na ministerstvem řízených nemocnicích. Reálné příjmy lékařů a zdravotních sester padají stejně jako u ostatních zaměstnanců, nejrychleji a nejvíce v historii České republiky, a to je ostuda vlády Petra Fialy. Já se omlouvám, pane poslanče, ale požádám kolegyně a kolegy o ztišení. Proto bude pro české zdravotníky znovu více atraktivní pracovat v sousedním Německu, Rakousku, kde platy jsou stále podstatně vyšší.

Ministr zdravotnictví straší lidi novými platbami, které některé z nich mohou přimět k tomu, aby si nezavolali záchrannou službu v obavě, aby za ni nemuseli platit. Pro určitou část společnosti to může být velmi stresující, někdy život ohrožující a vcelku z mého pohledu nejen pro starší obyvatele je to nehumánní. Ministrovy výroky sice popře tu předsednictvo jeho vlastní strany TOP 09, v níž je místopředsedou, jindy se zase od něj distancuje premiér jménem celé vládní koalice, ale ve veřejném prostoru ty škody jsou napáchány. Nikdo nečte sbírky zákonů a nesleduje každodenně, který zákon vstoupil v platnost a který ne. Řekl to ministr zdravotnictví v novinách, je to pan profesor, tak to s největší pravděpodobností bude pravda. Ti starší lidé neřeknou: S největší pravděpodobností to bude pravda, ti řeknou: To je pravda, to řekl ministr. Aby ministr zdravotnictví neděsil lidi nepodloženými návrhy opatření a nezpůsoboval nežádoucí chování pacientů, které může v některých případech ohrožovat zdraví i životy pacientů, chtěl bych navrhnout nikoliv usnesení, ale doporučení této vládě, aby vláda uložila ministru zdravotnictví, že se bude ve svých výrocích držet, a zdůrazňuji držet, alespoň programového prohlášení vlády, aby přestal strašit pacienty, aby přestal strašit spoluobčany, aby přestal strašit kohokoliv návrhy, které nemají podporu ani vlády, ani pana premiéra, ani jeho strany. Jinak by to chtělo, aby se ministerstvo začalo zabývat opatřeními, která nebudou ústit v nesmyslné návrhy zpoplatnění urgentních příjmů nemocnic a záchranné služby. Daleko větší problém jsou čekací doby na vyšetření a diagnostiku, stejně jako na zajištění pohotovostní služby. Problémem je nedostatek lékařů.

Kromě rétoriky však ministerstvo nepřichází s žádnými návrhy řešení, a proto navrhuji tento bod, který jsem nazval Zmatečné výroky ministra zdravotnictví a dostupnost zdravotní péče. Navrhuji ho zařadit jako bod po již pevně zařazených bodech. Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, při úterku.

Nicméně nedáváte to, jdete proti, dokonce je to bod, který kdyby zajímal ministra a chtěl by to řešit, nechcete, nehlasujete.

Asi chápeme, že žádný poplatek to nevyřeší.

Volal to nějaký člověk. Ten za to bude platit?

Jednoho dne, až ta záchranka je zneužitá, tak se možná nedostane na vás. My nemáme zálohy záloh.

Děkuji, paní předsedající, já budu velmi stručný. Navážu na kolegu Okamuru, který to tady už naznačil, akorát ten můj název bodu bude trochu klidnější, bude se to jmenovat Aktuální situace na úřadech práce.

Mohu říci, že jsem byl velmi v šoku, když jsem se dozvěděl, že to takhle skutečně není, dokonce jsem byl i na úřadech práce se na to podívat. A opravdu se solidární příspěvek na ubytování zneužívá, kdy dokonce bylo jedné Ukrajince vyplaceno na účet české banky, která na to upozornila, 1,3 miliony korun.

A protože se podle interních zdrojů vypnuly kontrolní mechanismy tady této dávky, bylo si možné od jedné osoby zažádat o tento solidární příspěvek několikrát v řádech desítek žádostí, které potom nebyly nijakým způsobem blokovány, naopak byly puštěny tím systémem a byly vyplaceny skutečně v řádech statisíců.